V případě druhé volby, dvou členů rady Technologické agentury České republiky, bylo opět vydáno i odevzdáno 155 hlasů a bohužel tady kvorum nedosáhl ani jeden kandidát. Václav Havlíček získal 63 hlasů a Ivan Ohlídal 75. V prvním kole tedy nebyl zvolen nikdo a do druhého kola postupují oba dva kandidáti. V tuto chvíli ještě nechci avizovat, kdy to druhé kolo svoláme, musíme se dohodnout s předsedy poslaneckých klubů. A do třetice volba jednoho člena Rady České televize, 155 hlasovacích lístků vydáno i odevzdáno, kvorum 78. Pro Václava Cílka hlasovalo 10 poslanců a poslankyň, pro Martina Doktora 44 a pro Zdeňka Šarapatku 93 hlasů. Takže v prvním kole byl zvolen Zdeněk Šarapatka a tím tato volba končí.

Děkuji a předávám slovo. Děkuji panu předsedovi volební komise, a než přejdeme k bodu číslo 37, přečtu omluvy. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvá pan ministr vnitra Milan Chovanec z důvodu naléhavých pracovních povinností, paní poslankyně Bohdalová se omlouvá dnes od 16 hodin do konce dnešního jednacího dne.

To byly všechny omluvy a my už teď přejdeme k bodu číslo 37, jímž je